Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adamec zahraniční cesta, pan poslanec Adámek zahraniční cesta, paní poslankyně Balaštíková zdravotní důvody, pan poslanec Běhounek do půl čtvrté pracovní důvody, pan poslanec Benešík zahraniční cesta, pan poslanec Birke bez udání důvodu, paní poslankyně Bohdalová od půl třetí do šesté osobní důvody, paní poslankyně Dobešová od půl třetí pracovní důvody, pan poslanec Gabal do 11. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Gabrhel do půl třetí pracovní důvody, pan poslanec Havíř do jedenácti a od půl třetí osobní důvody, paní poslankyně Havlová zdravotní důvody, pan poslanec Holík do 10. hodiny pracovní důvody, paní poslankyně Hubáčková zdravotní důvody, pan poslanec Kádner mezi 11.00 a 13.00 pracovní důvody, pan poslanec Kalousek zdravotní důvody, pan poslanec Kořenek zdravotní důvody, pan poslanec Kott pracovní důvody, pan poslanec Lobkowicz zahraniční cesta, paní poslankyně Lorencová do 11. hodiny zdravotní důvody, paní poslankyně Němcová do 11. hodiny bez udání důvodu, paní poslankyně Nováková pracovní důvody, pan poslanec Novotný pracovní důvody, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, pan poslanec Opálka zdravotní důvody, paní poslankyně Pastuchová do půl třetí pracovní důvody, pan poslanec Pleticha pracovní důvody, paní poslankyně Putnová osobní důvody, pan poslanec Rykala osobní důvody, pan poslanec Sedláček od půl desáté pracovní důvody, pan poslanec Sedlář do desáté a mezi třetí a šestou pracovní důvody, pan poslanec Schwarz zdravotní důvody, pan poslanec Skalický pracovní důvody, paní poslankyně Šánová zdravotní důvody, paní poslankyně Válková do 11. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Velebný osobní důvody a pan poslanec Zemánek zdravotní důvody. Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády z pracovních důvodů, pan ministr Babiš zahraniční cesta, pan vicepremiér Bělobrádek pracovní důvody, pan ministr Chovanec zahraniční cesta, paní ministryně Marksová pracovní důvody, pan ministr Mládek zahraniční cesta, pan ministr Němeček pracovní důvody, pan ministr Stropnický zahraniční cesta, paní ministryně Valachová pracovní důvody a pan ministr Zaorálek zahraniční cesta.

Tolik tedy omluvy. Dnešní jednání zahájíme bodem 201, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace.